Naším cílem je to, co nám vadilo před více než rokem, kdy jsme to tady projednávali, aby se nestávalo, že na dálnicích, a my jsme se bavili tehdy o D1, nebude plynulá doprava. A to by měli zajistit oba dva páni ministři.

Já osobně si to nemyslím. A data, která jsem na svoji interpelaci získal, to bohužel potvrzují.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom stručně. Několikrát tady padlo, že je obecná dohoda o vrácení tohoto zákona do druhého čtení, nicméně já jsem formálně nezaznamenal takový návrh, takže z důvodu právní jistoty dávám návrh na opakování druhého čtení podle § 95 odst. 2 jednacího řádu.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já jsem chtěl podpořit svého předřečníka, protože prosím vás, je tady někdo kompetentní za vládu, aby se k těmto materiálům, které jsou důležité, vyjadřoval?

Není tady ministr vnitra, s ministrem dopravy nevíme, jak to bude, údajně ho budeme mít v pátek, ale mohl by tady být, pokud tedy mediálně víme, že ministrem dopravy se stane ministr průmyslu a obchodu. Já bych poprosil vládu a přítomné místopředsedy vlády, aby sehnali někoho, kdo je schopen s námi kompetentně diskutovat. Nyní pan poslanec Marian Jurečka.

Praha

Nikdo tady nedopočítal dopady na spotřebitele, na občany této země. Takže kde je ta příčina?